Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další navrženou je paní Věra Doušová. Zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro?

Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrzích k udělení medaile Za hrdinství.

Návrh byl přijat. Děkuji.

Návrh byl přijat. Jako další navržený je Jaroslav Fila, in memoriam.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A pan poslanec Foldyna se hlásí k hlasování. Děkuji za slovo. Nezpochybňuji hlasování. Ano, pro stenozáznam, děkujeme. A my budeme pokračovat v dalších návrzích. Děkuji. Další návrh udělení medaile Za hrdinství je panu Jaroslavu Bolfíkovi.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Jako první je pan Jan Zábrana, in memoriam.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Děkuji.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.